Děkuji, dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, než odpovím na tu interpelaci, tak mi to nedá.

Zároveň také konkrétně přispíváme v rámci dohody na tripartitě k tomu, aby i finančně byly podporovány ze státního rozpočtu projekty, na kterých se dohodnou jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, které přispívají k tomu, aby se dělaly konkrétní kroky, které vedou k větší prevenci a k edukaci, která má za cíl předcházet právě rizikům úrazů, případně smrtelných pracovních úrazů.

A samozřejmě, o čem je také důležité se bavit, je i otázka posílení tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni vzdělávání, především na úrovni středních škol.

Prosím. Moc děkuji za vaši odpověď.

Ale teď se vrátím zpátky k své otázce. Chtěla bych se zeptat, jak vlastně tato problematika bude řešena vůči ukrajinským uprchlíkům v případě, když jsou zaměstnaní na DPP?

Takže tímto jsme vyčerpali všechny dnešní interpelace.

Takže já bych vám poděkovala, popřála klidné odpoledne a večer a sejdeme se opět zde zítra v 9 hodin dopoledne.